Ta reakce je zhruba do 10 procent ze strany našich firem. A přitom jsou firmy, které už jsou v tom katalogu, jsou firmy, které tam prodávají a prodávají úspěšně. Je tam samozřejmě v té databázi samotné 195 českých společností a další se o to místo mohou zcela svobodně ucházet.

Ty parametry se pak dají sjednotit a samozřejmě v tom velkém množství se jedná o nějaké nezanedbatelné množstevní slevy, nebo ta cena se dostane na lepší úroveň. Říká se, že tam není penále, že tam není vymahatelnost nějakého skluzu v té dodávce. Není to pravda. Ty prostředky jsou zcela standardní. Je pravda, že třeba příběh kulometů Minimi v tomhle tom asi nemohl nikoho naplnit nějakým velkým optimismem, ale to byl docela specifický případ.

Tam se dostáváme potom na ceny, které jsou samozřejmě docela zajímavé.

Já se omlouvám. Děkuji vám. Děkuji vám, pane ministře.

A paní poslankyně Jana Černochová, opět s interpelací na pana ministra. Já bych se chtěla zeptat pana ministra Stropnického. Ze zpráv vyplývá, že hospodaření státních podniků za loňský rok bylo ztrátové. Mám na mysli zejména LOM. Jako hlavní důvod se uvádí dopad sankcí uvalených na Rusko. Chtěla bych se zeptat, jestli se to nějakým způsobem vyhodnocovalo v rámci Ministerstva obrany a jestli skutečně je to ta hlavní příčina, nebo jestli ještě existují další. Ale já si myslím, že vzhledem k tomu, co probíhalo v těchto dnech, tak asi velmi složitě se bude hledat na to odpověď. Takže nebudu pana ministra trápit tím, aby odpovídal na něco, co by vyžadovalo spíš křišťálovou kouli v těchto dnech.

Takže bych se chtěla zeptat pana ministra, jestli něco takového jeho resort skutečně chystá.

Já vám děkuji, paní poslankyně. Děkuji, pane předsedající.

Není to jednoduché, ale není to nemožné.

Ten problém je zejména ten in house, který nyní požaduje 80 % činnosti ve prospěch zakladatele. Toto procento je prostě likvidační. Ale tohle to procento je likvidační. Všech pět současných strategických podniků si Ministerstvo obrany chce ponechat, protože bezpečnostněpolitická situace tomu samozřejmě jenom dodává další pádné argumenty. My jsme přistoupili i ke zcela nezanedbatelným personálním změnám.

Vyvíjel to za 50 milionů, a potom se změnil střednědobý plán a pozemní síly řekly, že to nechtějí.

LOM na tom není až tak zle. Samozřejmě ho penalizují. To nás mimochodem také vede k tomu, abychom se zbytku ruské techniky co nejdříve zbavili, a pracujeme na tom. Je tam nutný odprodej nepotřebných nemovitostí včetně parcel a podobně. Ty jsou hotové, publikované, schválené vedením. Takže pokud byste, paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, měla zájem, tak vám ten materiál rád poskytnu. Vzhledem k tomu, že máme dvě minuty do konce, tak už jednací řád platí pro všechny stejně, tak dnes už na další interpelaci nedojde.

Přerušuji jednání schůze do zítřejších 9 hodin ranních.